Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, pokud nebudou nějaké mimořádné události, ráda se vždycky interpelaci účastním. A teď už k Programu péče o krajinu.

Fakt se nám podařilo investovat.

Děkuji a táži se pana poslance, jestli má doplňující dotaz?

Na plénu Sněmovny jsem se vás dotazovala, zda budete zastávat názor, že dojde k plošnému snížení o 30 %, anebo budete v zájmu České republiky zastávat názor, že pro zemědělství bude platit absolutní číslo snížení? Česká republika má již třetím rokem prvenství v nejnižším používání pesticidů ve všech zemích EU, a pokud by tedy mělo dojít k plošnému snížení o 30 %, stalo by se naše zemědělství nekonkurenceschopné a české zemědělce by toto opatření opravdu velmi poškodilo. Stejná problematika se samozřejmě týká i hnojení.

Děkuji.

Vím, děkuji za slovo, vážený pane předsedající.

Vážený pane ministře, vážené kolegyně kolegové, já se ve své interpelaci chci vrátit k tématu, které se trošku objevuje v médiích a zaznělo už i zde na půdě Poslanecké sněmovny, a týká se středisek volného času. Jak jistě, pane ministře, dobře víte, střediska volného času jsou zařízení, která dětem poskytují různé kroužky, organizují tábory a podobně. Jsou to velmi důležitá zařízení, která často i velice zásadním způsobem doplňují a rozšiřují výchovné a vzdělávací působení školy.

A podle mých informací z tohoto důvodu již některá střediska přistoupila k omezení, kdy jedno dítě smí být zapsáno pouze do jediného kroužku. Tato situace jistě není uspokojivá, a chtěla bych se vás tedy zeptat, jak to chcete za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy řešit? Děkuji vám za odpověď. Děkuji.

Nejde jenom o to, aby děti získávaly znalosti, možná nějaké kompetence, ale aby se rozvíjely všestranně. K tomu právě ta střediska slouží mimo jiné.

Tyto prostředky je třeba hledat jinak a ty, které jsou určeny právě pro volnočasové aktivity dětí, je třeba využívat způsobem, který stanoví zákon, respektive i prováděcí vyhláška.